Současní zástupci českého studenstva se dlouhodobě snaží vrátit tento podstatný den zpět do českého kalendáře, kam patří a prosazují změnu názvu státního svátku 17. listopadu na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva.

Na seminář byli pozváni i všichni poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Záštitu nad seminářem poskytli Jan Hamáček a Kateřina Valachová. My, současní studenti, vnímáme Mezinárodní den studenstva jako svůj svátek založený na hrdinství našich předchůdců a jejich odvaze postavit se proti nesvobodě.

Doplnil bych většinový názor České pirátské strany. Podporujeme i to, aby tento svátek nesl ve svém jméně odkaz, že se jedná i o svátek studentů. A i z toho důvodu budeme víceméně negativní k dalším pozměňovacím návrhům k tomuto zákonu. Kdo chtějí přidat významný den, tak tento zákon je otevřen v dalších dvou tiscích, které se zabývají významnými dny. Nechtěli bychom dehonestovat navržené významné dny. Nicméně proto, aby tento zákon prošel, budeme velice skeptičtí k tomu, abychom hlasovali pro další významné dny, které jsou navrženy v pozměňovacích návrzích. Podporuji tento návrh a pevně doufám, že projde i třetím čtením a další den, další 17.

Děkuji. Do obecné rozpravy je s přednostním právem přihlášen pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Mihola.

Prosím, máte slovo. Dobré popoledne, dámy a pánové, vážený pane místopředsedo.

Já chci zdůraznit, že v současné době směřujeme k tomu, abychom si připomínali události, které mají nějaký zásadní dopad do našich dějin anebo které připomínají okamžiky nebo celé procesy, které jsou pro naši historii naprosto zásadní.

Děkuji. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Žáček.

Prosím, máte slovo. Já bych ke kolegovi předřečníkovi, předpředřečníkovi z Pirátů.

Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

To, že mladí lidé, kteří reprezentují středoškoláky, nechápou, nechápou historický kontext a historické souvislosti, mě skutečně mrzí. Podle mě je to výsledek selhání vzdělávacích procesů, protože kromě konkrétního okamžiku musíte také posuzovat ten historický kontext. Ten stávající název svátku a pro mě osobně je 17. listopad ten nejdůležitější svátek, možná tím, že jsem ho zažil.

Svobodu a demokracii. I ten název toho svátku. Byli významní, ale nebyli jediní.